Každé takové rozhodnutí by mělo být jasně odůvodněno, proč je potřeba, proč je nezbytné a jak je provázáno s krizovým plánem. To jsou základní otázky, které musí být zodpovídány okamžitě s tím, když se jakékoliv nařízení vydává. Tohle není možné podcenit a tohle je přesně to, co vede k důvěře lidí, že jejich trpělivost má pokračovat a že skutečně se mohou spolehnout na to, co bude.

Pokud by to mělo být tak, jak slyšíme z médií od ministra vnitra pana Hamáčka kvůli nákupu ochranných pomůcek, aby mohl pokračovat i nadále mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek, tak nabízím řešení. Nemusíte v tuto chvíli prodlužovat nouzový stav, nemusíme jej tady mít dalších 30 dní, stačí upravit tento zákon. Ve zrychleném řízení jsme schopni teď předkládat nebo jste schopni jako vláda, protože to může jenom vláda v tuto chvíli, tak jste schopni předkládat celou řadu zákonů.

My se rádi sejdeme a rádi takovouto novelu podpoříme. Velice rádi. Pokud je to ten hlavní důvod, tak máme řešení.

Slyšeli jsme mnohé o chytré karanténně jeden z příkladů toho, jakým způsobem vláda tedy počítá v dalších týdnech zacházet s pohybem lidí.

Chceme tedy vědět, jak to vypadá v současné chvíli, jak vypadá ta fáze, která už probíhá.

Chceme vědět, jak pokračuje plánování v oblasti zdravotnictví. Jak to bude pokračovat dále s pacienty, kteří nejsou teď tedy pozitivní, co se týče koronaviru, ale kteří mají jiné zdravotní problémy. Není tady méně lidí, kteří by potřebovali zdravotní péči kvůli infarktům, kvůli rakovině a dalším velmi závažným nemocem. Ale my teď potřebujeme znát, jak to bude dále s pacienty, kteří potřebují tuto pomoc, kdy se začnou rušit restriktivní opatření, která se týkají třeba rodiček, jak to bude vypadat s preventivní péčí. Nesmíme také zapomínat na to, že pokud ji teď budeme dlouho odkládat, tak do budoucna tím vytváříme velký problém, protože těch nemocí určitě neubude. Řekněte, jak chcete chránit rizikové skupiny. Nejsou to jenom podle věku senioři, ale jsou to lidé, kteří mají nějaká chronická onemocnění, kteří mají sníženou imunitu. Víme, že tohle je velký problém, a jak tedy chcete k nim přistoupit?

Ale v případě, že k tomuto budeme tedy nakonec přistupovat, jak to konkrétně bude s ochranou rizikových skupin? Jak to bude fungovat? Lidé se potom samozřejmě velmi obávají a tyto obavy je potřeba rozptýlit. Jak to bude tedy s ochranou i všech dalších skupin obyvatel, co se týče ochranných pomůcek? Platí to stále ještě?

A samozřejmě testování a počty otestovaných osob. Také se liší výrazně sliby od reality, protože pokud se podíváte do starších vyjádření, která byla v médiích, tak ještě na konci minulého měsíce byl příslib 10 tisíc, a nakonec až dokonce 20 tisíc testů denně.

Jedna z oblastí, která zůstala velmi podceněna.

Jsou příklady obcí, které vlastními silami zajistily laboratoře na testování personálu v domovech pro seniory. Snaží se všelijak sehnat materiál, který je k tomu potřebný, snaží se pomoci tak, aby tedy lidé nemuseli mít takový strach.

A v tomhle směru opět jsou rozdílná vyjádření jednotlivých představitelů vlády. Něco jiného říká paní ministryně Maláčová, něco jiného pak říká pan ministr zdravotnictví. Jeden chce testovat úplně plošně, druhý říká, že to není možné. Druhý říká: to není možné.

Protichůdných vyjádření by byla celá řada dalších. Já se proto tedy chci znovu dotázat na tu strategii.

Na základě jakých parametrů?